Ale znovu. Tak znova.

A já se omlouvám, jestliže ten chudák senior ovládá mobilní bankovnictví, je schopen ovládat datovou schránku.

To znamená, není pravda, že by se to týkalo nějakých seniorů, kteří nechtějí komunikovat se státem a které bychom dostávali do nějakých nesnází. Stejně tak budu reagovat na pana poslance Letochu, prostřednictvím paní předsedající. Je to zase o tom, že ti lidé to mohou zrušit. Po sto padesáté mohou zrušit. Nemusí ji poslouchat, není pravda.

Tak já se těším na tu Digitální agenturu. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové.

Děkuji.

Ano, znamenám si. A nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já si vzpomínám na jednu debatu, kdy se řešilo, zda má napřed vysílat Československá televize, nebo má počkat, až si všichni koupí televizní přijímače. Ale proč by si lidé kupovali televizní přijímače, když nevysílá televize?

Opravdu jsem přesvědčen, že obsluhování datové schránky je podobné a náročné, jako mít vlastní email.

Takže opravdu nedělejme z toho víc, než to je, a zkusme mít trochu nějakou vizi do budoucna. Ale pak se musí ta vize nějakým způsobem prosadit. A mě překvapuje, že zrovna od stávající vládní koalice posloucháme něco takového, čekal bych za účasti Pirátů pravý opak. Tak jenom můj příspěvek byl o tom, že snad nejsme jiní, než byly ty generace před námi, a poprosil bych o určitou shovívavost. Je to výsledek dlouhé debaty.

Děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Poslouchám tu rozpravu, každý máme nějaké zkušenosti. Jsou různé přístupy k tomu, jak zajistit to, co je nepochybně pozitivní. Podle mého názoru přístup, který zavedlo Estonsko, kdy postupně přesvědčovalo lidi a pozitivně je motivovalo k tomu, aby datové schránky a digitální služby akceptovali, je příjemnější.

A nejsou jenom tak čiperní penzisté, jako je pan poslanec Vondrák, ale jsou také už pomalejší, starší, a ti s tím opravdu mohou mít problémy. Děkuji, pane ministře. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Robert Králíček.

Kdy jsme zaznamenali největší nárůst? Takže my jsme tu cestu Estonska už prošli, a proto jsme se rozhodli, že půjdeme cestou Dánska, kde to dali povinně a byla tam ta možnost zrušení.

Znova: ten senior musí mít minimálně mobilní bankovnictví anebo si musí projít procesem národní identity, a to fakt není jednoduché, to není založení emailu.

To je poměrně už řekl bych složitější věc a je digitálně gramotný.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Už to za mě řekl pan kolega Králíček.

Děkuji. Není třeba. Prosím, máte slovo.